Tento materiál uvede ministr dopravy Martin Kupka. Já ho prosím, aby se ujal slova. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vám předložit návrh rozpočtu a střednědobý výhled Státního fondu dopravní infrastruktury. Ten rozpočet představuje rekordní hodnotu, celkově 150,9 miliardy korun.

V tom příštím roce zároveň očekáváme nižší míru čerpání evropských prostředků, dostaví se sedlo ve vztahu k evropským financím, a to výše 27,6 miliardy korun. To není ničí vina, je to dáno prostě konkrétním mixem těch jednotlivých projektů, kdy v přechodném období mezi dvěma programovacími obdobími je prostě méně projektů financovaných právě z Evropské unie. Rozdělení výdajů mezi ty dvě klíčové položky, investice a neinvestice do investic půjde 104,3 miliardy korun, do investic 46,6 miliardy korun. Jak jsem zmiňoval, znamená to pokračování ve výstavbě klíčových projektů, jako je dálnice D3, dálnice D6, kde zároveň začneme s dalšími úseky, dálnice D35, D55, zmiňujili se o těch dálničních stavbách. Měli bychom v příštím roce začít se stavbou klíčového úseku D11 mezi státní hranicí s Polskem a Trutnovem. Celkem je v tuto chvíli rozestavěno více než 240 kilometrů dálnic a silnic I. třídy a v příštím roce bude nezbytné začít s dalšími kilometry. To jsem zmínil jenom základní výhled toho nejdůležitějšího, není ten výčet úplný, ale nechci vás zdržovat víc, než je nezbytně třeba. Ale zmíním také to, co se bude odehrávat v oblasti železniční infrastruktury. Budeme pokračovat v klíčových projektech na prvním koridoru.

To bude také znamenat významnou úlevu z hlediska železniční dopravy na tom hlavním koridoru. Rozestavíme po mnoha letech přípravy klíčovou stavbu nového železničního spojení mezi centrem Prahy, Letištěm Václava Havla a Kladnem. Co je důležité zmínit, je další investice do výstavby ETCS, tedy zabezpečovacího systému, který by měl českou železnici učinit významně bezpečnější.